Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom v rámci toho, abychom stihli projednat tento bod do 19. hodiny, nebudu protahovat svoji úvodní řeč, protože základní informace o parametrech a aspektech tohoto zákona byly sděleny předkladatelem.

Chtěl bych jen upozornit kolegy poslance, že z mého pohledu je tato novela dalším rozšířením administrativní zátěže pro firmy vedoucí účetnictví, byť se to týká jen převážné části velkých firem, které vedou účetnictví ve větším rozsahu. Děkuji za slovo. Nedoporučuji zkrácení lhůty. Otevírám rozpravu. S přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura.

Omlouvám se.

Podívejte se, kolik paragrafů transpozice není. To už jsou naše vlastní dobré nápady. Teď pominu podle mne ten protimluv, že budeme se snažit minimalizovat byrokratickou zátěž, a tady se zavádí sice pro velké účetní jednotky naprosto zbytečné byrokratické opatření. Velké účetní jednotky budou podávat nefinanční informace například o tom, jak dodržují lidská práva ve své firmě. Vím, že to je transpozice, jenom říkám, že takových nesmyslů máme dnes a denně hodně.

Já asi tuším, kdo tam je. Pamatuji si, že před pár lety to byla velká auditorská pětka, až jedna z těch pěti zkrachovala. Nebyla to česká firma, abych dodal. Tak bych pro pořádek příště, abychom to buď nepoužívali, nebo aby Ministerstvo financí prozradilo všem poslancům a poslankyním, kdo je podle názoru Ministerstva financí členem velké auditorské čtyřky. Mně připadá poměrně zvláštní tohle mít uvedeno v důvodové zprávě.

Tak jsem pochopil, že asi s jednou, jinak by tam bylo množné číslo. Ale to je spíš pro pobavení, není to nic vážného, čemu bychom se měli nějak dlouho věnovat.

Když se podívají členové rozpočtového výboru na pozvánku na příští výborový týden, tak zjistí, že oba dva dny máme pěkně nabitý program, že těch bodů je hodně, a nevím, proč bychom měli přidávat, když před chvílí jsme zkrátili lhůtu u jednoho návrhu zákona. Pokud to uděláme znova, pak to jednání opravdu nebude kvalitní. Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Jenom pro pořádek říkám, pane zpravodaji, zmiňoval jste zkrácení lhůty. Jestli to chcete načíst, musí to padnout nyní v obecné rozpravě. Jestliže se nikdo další nehlásí do obecné rozpravy, končím obecnou rozpravu. Táži se na závěrečná slova pana navrhovatele nebo pana zpravodaje. Pan zpravodaj se hlásí se závěrečným slovem. Prosím. Já bych si ještě vzal krátké závěrečné slovo.

My jsme přednedávnem projednávali sněmovní tisk 398, který se týkal zákona 563, a já se domnívám, že byla vhodná příležitost, abychom tehdy vyřešili tuto věc při jedné cestě. Nicméně je to další sněmovní tisk, který doputoval do Sněmovny. Podle mého názoru tuto věc šlo vyřešit podle dat, která mám v důvodové zprávě, tak jak byly předkládány a postupovány tyto podklady, rychleji a s menší zátěží pro Poslaneckou sněmovnu. Doufám, že propříště bude snaha spojit do jednoho, aby Poslanecká sněmovna nebyla dále zatěžována zbytečným množstvím sněmovních tisků v okamžiku, kdy jdou spojit. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím. V tom případě přistoupíme k hlasování. Přečtu návrh usnesení: Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru?

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 228. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se táži, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání. Žádný další návrh nevidím. Nepadl ani návrh na zkrácení nebo prodloužení lhůty a z toho důvodu končím projednání tohoto bodu.